Připomenu. Mimořádnou schůzi jste neschválili ani jednu. A v zásadě vlastně vy naplňujete všecko to, co se vám nelíbilo v tom předchozím volebním období. Ano, je pravda, že ve druhém čtení je návrh můj a mých kolegů ohledně změny OSŘ. A já za to děkuji. Takže to není ta absolutní nula.

A teď jste udělali přece to samé, dokonce dvakrát.

Není.

Aby vláda více komunikovala s vámi jako s opozicí. A já si pamatuju, že tady byla různá setkání, kulaté stoly mezi ministry a opozičními lídry, hejtmany a podobně. A teď my navrhneme zastropování, vy řeknete, že to je populismus, a za 14 dní přijdete se zastropováním.

Předchozí vláda i přes to všechno, že zvyšovala platy, snižovala daně. Snižovala daně. Výsledkem toho je, že máme nejvyšší ceny elektřiny a plynu v rámci našich příjmů. To znamená při přepočtu na příjmy občané v České republice platí nejvíc.

A jak se stalo minulý týden, z těch všech návrhů, těch šesti bloků, jste prostě nezařadili ani jeden, ani na jednu tu problematiku jste nebyli ochotni odpovídat. To přece píší občané i vám. Pan ministr na to neodpovídal a potom při písemných interpelacích zabral dvěma písemnými interpelacemi dvě hodiny. Takže já to hodně zkrátím. Kolegyně a kolegové, a dívám se tentokrát opět doprava, žádám vás o ztišení, ať je rozumět, co zde pan poslanec říká.

Je před námi ohlášená změna programového prohlášení, což mimochodem je také docela důležitá věc, která tady nebyla tak často zmíněna. Prostě vy budete měnit programové prohlášení, protože nejste schopni dodržet všechno, co jste tam slíbili.

A jestli si přijdete aspoň potom pro hlasování o důvěře, nikoliv o nedůvěře, že pak byste potřebovali 101 aktivních hlasů, nikoliv jak je to teď obráceně. Myslím si, že by to slušelo.

A já vám děkuji, pane poslanče. Už nevidím žádnou další přihlášku.

V tom případě nyní přistoupíme k hlasování a já předám řízení schůze.

Hezký pozdní večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Nyní tedy máme ukončenou rozpravu. Já jenom připomenu, že podle § 85 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě hlasuje podle jmen. K přijetí usnesení, kterým se vyslovuje vládě nedůvěra, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Žádám nyní určené ověřovatele této schůze, kterými jsou poslankyně Renáta Zajíčková, poslanec Stanislav Berkovec, aby zaujali místa u stolku zpravodajů. Nejdříve přistoupíme podle § 74 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny k vylosování jména poslance, od něhož se bude v abecedním pořadí hlasovat.